A je tedy otázka, jestli je pro nás tak důležité, aby tento zákon zůstal zachován.

Jde o legislativní návrh, čistou derogační normu. Děkuji. Děkuji. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu a také rozpočtovému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 112/2 až 6, 8, 9, 10 a výbor pro evropské záležitosti předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 112/7. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Roman Kubíček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Kubíček tu není. Prosím jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s usnesením hospodářského výboru.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně. Děkuji panu poslanci Luzarovi, který nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Nyní se budu ptát reprezentantů dalších výborů, zpravodaje dalších výborů, zda si přejí vystoupit. Výbor pro obranu a zároveň výbor pro bezpečnost měl zpravodajem pana poslance Josefa Bělicu... Je omluven. Výbor pro evropské záležitosti pan poslanec Benešík byl zpravodajem.

Ještě se věcí zabýval zahraniční a rozpočtový výbor. Ano, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu zástupce předkladatelů, místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, zpravodajské zprávě poslance Ondřeje Benešíka a po obecné a podrobné rozpravě nepřijal žádné usnesení. Děkuji. Za zahraniční výbor byl zpravodajem pan poslanec Zaorálek. Nemá zájem vystoupit? A za rozpočtový výbor pan poslanec Martínek. Také nemá zájem vystoupit. Vystoupí. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Členko a členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit k tomuto návrhu zákona, který tady tlačí do Sněmovny a Sněmovnou především komunisté s pro mě nepochopitelným takovým neutrálním stanoviskem současné vládní koalice.

Já nevidím důvod, abychom my měli tady tímto rozhodnutím podporovat růst a rozvoj íránské ekonomiky, která potom svými finančními prostředky bude ohrožovat bezpečnost našich občanů v zahraničí, ale i v České republice potenciálně.

A ptám se, proč to máme dnes tady tuto záležitost odstraňovat, a hrozně bych byl rád, aby tady bylo připomenuto negativní stanovisko Ministerstva obrany České republiky... Dámy a pánové, prosím o klid, aby mohl pan poslanec pokračovat. Děkuji.

Takže prosím pěkně, ctěná Sněmovno, ujasněme si, kdo je v naší zahraniční politice klíčovým partnerem a jestli tady tímto rozhodnutím také nepřímo neohrožujeme bezpečnost České republiky, našich občanů a nepodporujeme potenciálně rozvoj terorismu a šíření politického islámu ve světě. Děkuji. Děkuji. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni někteří poslanci. Ještě mohu dát slovo panu poslanci Raisovi s jeho faktickou poznámkou, která by se ale měla vejít do jedné minuty. Pane poslanče, máte slovo.